Vážený pane předsedající, děkuji. Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych k tomuto návrhu pouze připomněl, že hlavním důvodem pro jeho předložení je zajištění opět právní úpravy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro v českém právním řádu. Jde o doprovodný zákon k návrhu zákona o zdravotních prostředcích, který byl před malou chvílí schválen. K tomuto návrhu, který byl podrobně projednáván v rámci výboru pro zdravotnictví, byly ve druhém čtení načteny tři pozměňovací návrhy. Rád bych se ve stručnosti k nim vyjádřil resp. shrnul postoj Ministerstva zdravotnictví k nim. K prvnímu návrhu pana poslance Pawlase sice výbor pro zdravotnictví nezaujal stanovisko, ale můj postoj a postoj Ministerstva zdravotnictví k tomuto návrhu, který hodlá zrušit navrhované změny v zákoně o regulaci reklamy jako celek, je nesouhlasný. Návrhy, které zákon obsahuje, nejsou takové, že by reklamu jako takovou a priori rušily, ale dávají jí pravidla. Je totiž třeba regulovat reklamu na výrobky ovlivňující lidské zdraví a a to je důležité chránit tak pacienty. Stejně jako léčivé přípravky, tak i zdravotnické prostředky mohou mít zcela zásadní vliv na naše zdraví. I přesto, že jejich prodej není regulován tak striktně jako u léčivých přípravků, tak nelze jejich vliv na lidské zdraví podceňovat, či dokonce bagatelizovat. Stávající regulaci tak je třeba zefektivnit a právě to vládní návrh činí. Druhý pozměňovací návrh pana poslance Pawlase je variantou na výše uvedený, a to tak, že omezuje regulaci reklamy toliko na strohá pravidla obsažená v evropském nařízení o zdravotních prostředcích. Kusá úprava, která je tímto návrhem doporučována přijmout, přinese mnoho nejasností a regulovaným subjektům potom značnou nejistotu v aplikaci regulace do praxe. To s sebou nese pochopitelně rizika, která jsem již zmínil. Nebylo by pak zřejmé, na jaký druh reklamy se regulace vztahuje a v jakém rozsahu. Pro bezpečnost a vhodnou informovanost příjemců reklamy je taktéž žádoucí, aby byla rozlišena regulace reklamy určená pro širokou veřejnost a pro odborníky. Tam je jednoznačně rozdíl.

Proto prosím, aby tento návrh nebyl přijat, což doporučuje i výbor pro zdravotnictví, za což mu děkuji. Třetí pozměňovací návrh paní poslankyně Adámkové a dalších kolegů upravuje pak otázku regulace reklamy výrobků cílících na lidské zdraví, a řeší tak přiměřeně úpravy odpovědnosti šiřitele této reklamy v oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Tento návrh, opět ve shodě s výborem pro zdravotnictví, považuji za užitečný a potřebný, neboť naopak napomůže k zamezení škodlivé, fakticky klamavé reklamy, která může uvést pacienty v omyl a ohrozit tím jejich zdraví. Dovolte mi tedy vás požádat, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o podporu mých stanovisek a návrhu jako celku. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegové, já myslím, že není moc k tomu co dodat.

Já vám děkuji.

Pěkné dopoledne, dámy a pánové.

Jak jsme k tomu dospěli?

A i přesto se tak, prosím pěkně, děje. Já jsem tady přinesl pár příkladů těchto inzerátů. Já možná poprosím pana předsedu... Tak můžeme pokračovat.